Kdyby přišel někdo teď po těch volbách a ex post by platil něco, s čím překročil ten limit, tak už není registrovaný. Opět se poruší zákon. Takže já si myslím, že to ošetřeno je včetně všech otázek, které si kladl kolega Benda.

Ale opravdu smysl toho celého návrhu je jenom odstranit ty anonymní kampaně, ne regulovat. Eviduji dvě faktické poznámky. Pane ministře, musíte počkat.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

A my tady máme opravdu velmi vážný problém s tím, že se vystavujeme tomu, že třetí osoby registrované, neregistrované, ještě paní senátorka Wagnerová popsala v tom svém dokumentu, který poslala ze Senátu, ta změna, která v Senátu nastala, mění ta pravidla.

Ale v tomto ohledu my nadřazujeme byrokracii nad politické strany, nad jejich svobodnou soutěž a upravujeme prostředky, které odporují tomu, že ta soutěž má být svobodná, protože má tam registrované neregistrované třetí osoby. A za to chcete nést odpovědnost! Promiňte mi, já ne! Děkuji. Prosím, máte slovo.

Já jsem proti anonymním kampaním. Říkal jsem to jasně. Vy jste mi ani jednou neodpověděl na to, jak je výborný váš návrh, tak jste se k němu přihlásil a dneska plédujete za senátní verzi. Tak aspoň přiznejte, že to, co jste prosadili, je blbě, když už nic. To si opravdu vyprošuji.

Vám nevadí, že někdo se nechá zvolit prezidentem a dluhy pak za něho někdo zaplatí? Ale neví se to v okamžiku té kampaně!

Tak si představme, že díky překročení kampaně získá nějaká stran 10 mandátů navíc, 36 milionů čistých peněz ze státního rozpočtu všech daňových poplatníků. Jaká je sankce za to, že někdo překročil ten limit? Bude, nebo nebude? Nebude. Já nechci špatný zákon.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi. Já jsem ji tam neříkal.

My už to tady změnit nemůžeme. Tolik k dovysvětlení. Rozhodně jsem vás nechtěl nějakým způsobem osobně napadat. Vždycky přece za toho prezidenta někdo platí tu kampaň. Já vám v tomto argumentu prostě nerozumím. Jestliže překročí jeho náklady na kampaň, tak překročí limit, překročil zákon, bude sankcionován. A to už nejde zhojit tím, že se objeví potom někdo a zaplatí to za něj. To se stalo v minulosti.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsme v pasti toho volebního zákona.

Já to začínám vnímat tak, že to opravdu není dobrá věc, to, co máme nyní rozhodnout. A ještě prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Vondráčkovi.

Říkali jsme, pojďme to přerušit, zamyslet se, ať se rozhodneme správně. Ale když jsem se podíval na tu tabuli, kdo jak hlasoval, tak pane kolego Vondráčku prostřednictvím paní předsedající, to byla koaliční práce. Výsledek toho hlasování, nezlobte se, to byla koaliční práce, to, co jste předvedli. Ne, my to protlačíme. Prostě to byla ta koaliční práce. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendu, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

To, co udělal Senát, možná v dobré víře já si myslím, že ve zmatené dobré víře, protože podle mého názoru v původním výkladu se v žádném případě registrované třetí osoby, které vedou nějakou kampaň, nemohly počítat mezi ty osoby, které uhradily za kandidáta nebo za kandidující stranu její náklady. Ty je tam vložily samy, ty jsme nějakým způsobem regulovali.